Děkuji za slovo.

A je to i součástí programového prohlášení vlády, takže věřím, že tento návrh získá podporu.

Ano, děkuji. To byli všichni přihlášení do rozpravy.

Prosím zpravodaje o závěrečné slovo. Takže máme tady návrh na zamítnutí pana Kalouska zákona ve třetím čtení, pokud budeme hlasovat ve třetím čtení. Potom tady máme dva návrhy na doprovodné usnesení, byly tady předloženy.

Dobře, děkuji.

Děkuji zpravodaji, děkuji paní navrhovatelce.